Děkuji.

Pozorně jsem vás poslouchala a slyšela jsem to vaše zdůraznění, že se to ustanovení podle vás týká důchodového pojištění.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost.